Kde jsou ti, kteří se tak rádi stylizují do největších bojovníků za transparentnost, a jen tak mimochodem, koaliční partner právě hnutí STAN? Ti, kteří objeli republiku vězeňským autobusem a mnohokrát suplovali roli tu policistů, tu vyšetřovatelů a jindy rovnou soudců? Tohle jim tedy asi zřejmě nevadí. Já se zeptám za vás. Vám opravdu přijde v pořádku, že vám přicházejí dary od společností, které hospodaří se ztrátou?

Já doufám, že ne. Ale pochybnosti to bohužel vzbuzuje. Skutečně to není podle vás skandální a hodno vysvětlení? Mně opravdu nestačí slyšet, že vše prošlo vaší interní kontrolou a vše je podle vás v pořádku.

Za předpokladu, že to vysvětlí samozřejmě předseda hnutí STAN. To beru samo za jasný předpoklad. Ale teď je zřejmé, že to a já pořád chci věřit, že ne, že to nebudou jen prázdná předvolební slova, která vzala za své rychleji, než nová vláda vůbec stačila pořádně začít fungovat a získat důvěru. Jediné, co z toho zůstalo, je slovo změna. Ta změna ale není zatím tím směrem, jaký jste slibovali. Vzhledem k závažnosti všech nezodpovězených otázek prosím vás velmi o schválení programu, protože vysvětlení si zaslouží tato Sněmovna, ale především, a to je nejvíc důležité, zaslouží si ho široká veřejnost. Pokud všechny otázky nebudou zodpovězeny a pochybnosti vyvráceny, bude tato vláda už po celou dobu své existence fungovat s obrovskou zátěží. Děkuji vám.

Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo.

My jsme tady viděli mnoho různých informací, které se upekly dohromady a působí potom takovým řekněme až bulvárním, skandálním způsobem. A prvním faktem, který bych tady chtěl konstatovat, a to i zkušené poslankyně a poslance, kteří mají a měli v historii možnost měnit legislativní normy v České republice, že hnutí STAN žádným způsobem neporušilo zákon o financování politických stran. To je přece ta nejdůležitější věc. A i v proslovu pana Okamury jsme zaslechli najednou větičku: je to minimálně neetické. Ale já se tady teď bavím o tom, zda nás jako hnutí STAN tady na tom místě někdo viní z porušení jakéhokoli zákona. Všechny dary, které jsme přijali, jsou uveřejněny na našem transparentním účtu a všechny dary, které jsme přijali, jsme přijali v souladu se zákonem. A odmítám, ano, odmítám tu konstrukci, že hnutí STAN přijímalo dary od zahraničních firem, což je koneckonců, já si přesně nepamatuji název té schůze, ale už ten název jako takový neodpovídá skutečnosti. Všechny dary na transparentním účtu hnutí STAN, a každý z vás si to teď může dohledat, může si otevřít náš transparentní účet, všechny dary jsou buď od fyzických osob s původem z České republiky, nebo od právnických osob, které mají české IČO, sídlí v České republice, daní v České republice, zaměstnávají prokazatelně lidi v České republice. Aneb uveďte mi jedinou z těch firem, které nám daly dar, která nesplňuje tyto předpoklady, o kterých jsem hovořil. Ještě jednou: daní v České republice, zaměstnávají lidi v České republice, mají sídlo v České republice a mají české IČO.

Ale teď chci poukázat na jednu věc, která mě tedy pobuřuje, a já doufám, že i zkušení právníci z druhého politického tábora se mě zastanou. Copak má ministr vnitra právo vědět o nějakém probíhajícím šetření policie? Copak já se nadstandardně jako ministr vnitra dostanu k údajům o nějakém trestním stíhání? Copak toto ovlivňuje policejní prezident, kterého tady v nejrůznějších souvislostech skloňujete? A jako důkaz toho, já jsem o žádném trestním stíhání nikoho, kdo souvisí s jakýmkoli naším darem, neměl tušení až do zpráv od serveru seznam.cz. A tady chci jasně říct za hnutí STAN, jasně říct, pokud se prokážou informace, že kdokoli, kdo nám poskytl finanční dar, je spojen s trestnou činností s trestnou činností a hrozilo by, že ty peníze skutečně mají jakoukoli spojitost s trestnou činností, tak v té chvíli my jako hnutí STAN samozřejmě adekvátně zareagujeme. Takové peníze si jako hnutí STAN samozřejmě nenecháme. Ale teď se vás ptám: Vy máte pokud nemáte přístup do policejních zdrojů nějaké informace o tom, kdo je trestně stíhaný? Vy máte informace o tom, proti komu je vedena tato fáze trestního řízení? A té funkce žádným takovým způsobem nezneužívám a nikdy zneužívat nebudu. Pokud takhle uvažujeme, že ministr vnitra bude nadstandardně získávat nějaké informace o tom, kdo je trestně stíhaný a podobně, tak to jest uvažování, které je mi velmi, ale velmi cizí. Další věc, kterou bych chtěl zmínit. Co my kontrolujeme nadstandardně, nad rámec zákona u každého hnutí STAN? Koukám i na kolegy z jiných politických stran, věřím, že mají podobné systémy. Za prvé kontrolujeme, jestli daná firma nepodniká v nějakém neetickém byznysu.

Zároveň kontrolujeme ve veřejném insolvenčním rejstříku, jestli ta daná firma není v insolvenci. Pokud je ta firma v účetní ztrátě, do toho opravdu my nevstupujeme. My podepisujeme s tou firmou z její vůle darovací smlouvu, ve které se ta firma už v textu naší darovací smlouvy zavazuje k tomu, že nemá potom žádná očekávání od toho, jak ta strana naše bude politicky působit.